Říká, tady, všichni tam sedí. A byl to skvělý projekt, skvělý.

Onkologická nemocnice v Praze to je ten národní boj proti rakovině. Mluvili jsme o prevenci...

A další projekty investiční Nová scéna například, ale těch kulturních mám tady plno.

A potom my jsme měli plno projektů ohledně vodních přehrad a já nevím, proč...

Ale já nechápu, proč.

Momentálně máme v České republice více než osmdesát lokalit, které jsou v územním plánu chráněné jako místa pro možnou výstavu přehrad.

Takže je to škoda.

Zastavila se podpora investic s přidanou hodnotou.

Byly tam velké synergie, ale ten rezortismus samozřejmě tam byl kontraproduktivní.

Program Výstavba pro obce, nízkopříjmové skupiny, dotace a úvěr, program bydlení mladých, výstavba rodinných domů na venkově, nákup a výhodné půjčky, to všechno Klára Dostálová tam měla připravené.

Takže to jsou ty věci, které zkrátka jste zastavili.

Nemusíte tam ani volat, a stejné jsme chtěli tady udělat. Údajně se to má někde proinvestovat, nevím, v Motole, no tak na to jsem zvědav. Bylo to pro lidi, ne proto, že Babiš to tlačil.